A v tuto chvíli na České správě sociálního zabezpečení leží zhruba sedm nerozhodnutých žádostí, které dnes se neví, jakým způsobem se mají vypořádat. Tak ty nesystémové prvky samozřejmě zasáhly do toho průběžného důchodového systému. A možná bychom se měli zamyslet nad tím, že pokud chceme do budoucna nějakým způsobem bych řekl upřednostnit ty, kteří do toho systému přidali, i samozřejmě díky porodnosti, děti, no tak bychom třeba měli udělat opravdu jakoby systémový prvek a těch nesystémových se zbavit, protože nám zbytečně ten systémový, ten penzijní systém zaplevelují. Ovšem co se týká opravdu těch 80 miliard, tak to je skutečně zodpovědnost vaší vlády a neřešené inflace. To je prostě celé, to se nedá nějakým způsobem okecat. A řekl bych, že v tuto chvíli bychom to měli o těch 80 miliard očistit, pokud tedy nechcete mít tady pořád dvoucifernou inflaci. Děkuji. Prosím.

No to snad ne! Doufám, že to nebyla žádná výhrůžka, že s něčím takovým přijdete za dva měsíce, protože tady už člověk opravdu neví, co může čekat. Pane ministře, díval jste se na návrh rozpočtu na rok 2024? Viděl jste tam, že vaše kapitola roste jenom asi o 22, pokud se dobře pamatuju? Přece to je o vašich prioritách, o politice vaší vlády, o tom, co je pro vás priorita.

Musíme dát přednost vašemu rezortu, musíme dát přednost dopravě a tak dále. A prostě posilovat rezort obrany tak, jak si můžeme rozpočtově dovolit.

To znamená, že vy se chováte tak, jako by ona tady měla být další dva roky, ale nic tomu nenasvědčuje.

Děkuji. Prosím. Děkuji.

To si myslím, že nemáte zapotřebí. Já jsem si dovolil tady vzít data Ministerstva financí v době, kdy vy jste byla ministryní financí.

To říkám především proto, tuto citaci.

To není pravda! Děkuji.

Pokud se někdo dostane do problémů, má volat různé neziskovky, například Člověka v tísni. Píšete tady pro případ exekucí kam. Ale tady píšete také větu: Dále bych vás rád seznámil se základní myšlenkou připravované důchodové reformy. Ta se vás jako nynějších příjemců důchodů nijak nedotkne. My tady dneska budeme řešit přece snížení řádných valorizací a to se těch důchodců dotkne. Protože pokud se to schválí, tak v tom dalším roce už budou mít nižší výpočet důchodu u řádných valorizací.

Ani nechci vidět ty náklady, které to muselo stát, poštovné, tisk a tak dále. Děkuji.

Ale řekněte nám, kde jsou ty úspory, kde, co tím dosáhnete. Co tím dokážete. Děkuji vám. Děkuji.

To znamená, neplatí to, co jste říkala tady v úvodu, ani to, co jste říkala tady před chvílí, že by těm důchodcům nebylo dáno to, co jim náleží, na základě právě toho vyrovnání té inflace.